A teď pomíjím otázku ochrany těch údajů. A teď nejenom to, že by někdo neoprávněný se podíval, jak ve svém prvním vystoupení říkal pan poslanec Benda, ale obecně únik dat. Dějí se úniky dat z bankovních domů, které bezesporu investují obrovské částky do ochrany svých klientů? Dějí. Jak často se dějí?

Tak zvažme i tuto otázku. Úmyslný útok a úmyslné odcizení těchto dat, to se stát prostě může. Děkuji. Dalším přihlášeným s faktickou poznámkou je pan poslanec Svoboda a dalším paní poslankyně Procházková. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Mnoho už bylo řečeno mými předřečníky. Darování orgánů je jistě problém, je to spíš problém v rovině etické, v rovině náboženské, jakékoliv, ale v žádném případě to, že byl někomu odebrán orgán, se nestane předmětem nějaké obecné informace, která by kohokoliv poškozovala. A mohu si myslet, že ten automatický souhlas také není dobrý, ale rozhodně nemá ten dopad, který má informace o tom, jaké beru léky.

Poprosím Poslaneckou sněmovnu, jestli by se mohla trošku ztišit, než dám slovo dalšímu v pořadí s faktickými poznámkami paní poslankyni Procházkové. Připraví se paní poslankyně Věra Adámková. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Dobrý den všem přítomným. Musím se tady ohradit proti jedné věci jako lékařka.

Já si myslím, že není správně, aby se z lékařů dělali podvodníci, že toho budou zneužívat. Myslím si, že už dneska každý z lékařů, každý z nás, když chce, tak si vážně zjistí jakoukoliv informaci.

Děkuji. Mám tady čtyři faktické poznámky.

U těchto lidí, které vám přivezou v krizové situaci, když nevíte, pod jakým číslem on tam kde je, je velmi obtížné se o ně starat. Čili si myslím, že to by vůbec nemělo být. Nikdo není větší než Bůh a není důvod nemít tam své rodné číslo, ale ošetřeno, aby se jeho data nikam nedostala.

To musím říci.

Prosím, máte slovo. Jenom úplně malou technickou věc. Tady nikdo neřekl, že únik informací je daný nekvalitou nebo neseriózností lékařů.

Dokonce jsem přesvědčen, že úniky přes lékaře jsou minimální.

To je ten problém. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji vám za slovo. Omlouvám se, já sám pocházím z lékařské rodiny a rozhodně nepodezřívám lékaře, že oni by byli těmi, odkud informace primárně unikají. My nastavujeme nový systém a snažíme se hovořit o tom, abychom v tom novém systému maximálně eliminovali veškerá rizika, která by k nějakému potenciálnímu úniku mohla vést.

Proto prostřednictvím pana předsedajícího chválím i pana poslance Bendu za to, že chce, aby tento návrh byl projednán v ústavněprávním výboru.